Tím, že se nově objevilo ve vyhlášce, tak vyplynulo na povrch a vzbudilo kontroverze. Určitě to chceme vyřešit, protože naším zájmem není omezovat vodáctví a sport na vodě vůbec. Děkuji panu ministrovi dopravy. Prosím pane poslanče, máte slovo. Pokud by to Legislativní rada vlády odsouhlasila a vy byste to tedy zařadili do té vyhlášky s jakou platností, odkdy se mohou vodáci dočkat té změny v té vyhlášce.

Pan ministr jistě jasně stručně odpoví. My chystáme tu úpravu nejenom kvůli tomuto.

Interpelace číslo 22. Pan kolega Radim Holeček mě informoval, že ji stahuje, a budeme pokračovat interpelací pana kolegy Jiřího Koubka na ministra zahraničí.

To mě mrzí, protože jsem tady právě pana ministra viděl, tak jsem se i na jeho odpověď těšil. Nicméně přesto si dovolím tuto interpelaci načíst. Vážený pane ministře, v minulém týdnu se Praha pustila na tenký led zahraniční politiky.

Navíc se v preambuli dohody obě města přihlašují k tiskovému prohlášení obou ministerstev, ale jako by to bylo málo, musel se tam objevit ještě tento speciální bod ohledně Tchajwanu. Spíše než o rovnocenném partnerství tato smlouva svědčí o podřízeném postavení Prahy vůči Pekingu. Tato dohoda nezůstala bez odezvy u politické reprezentace Tchajwanu.

Jestliže ano, co je jejím obsahem, jak jste na ni odpověděl, případně jak na ni odpovíte.

Děkuji za slovo pane předsedající. Předkládám interpelaci na pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci nedostatku míst v českých věznicích a s tím souvisejícím pořízením elektronických náramků. Náklady na jejich vybudování by znamenaly investici ve výši 430 mil. korun a náklady na provoz 750 mil. korun ročně.

Vážený pane ministře, chci se vás proto zeptat: Pokud z druhého tendru vzejde vítěz, v jak dohledné době budou realizovatelné elektronické náramky? Za druhé, jak chce Ministerstvo spravedlnosti vyřešit problém s nedostatkem míst ve věznicích?

A za třetí, v jak dohledné době chce Ministerstvo spravedlnosti vyřešit problém s nedostatkem míst ve věznicích? Děkuji za zodpovězené dotazy. Děkuji paní poslankyni Golasowské. Nyní mi dovolte informaci.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Pochybnosti o čerpání těchto prostředků už jsou ale vyjadřovány delší dobu. Myslím, že jde o vážné téma. 14 mld. nenajdete na ulici. Tyto peníze bychom si neměli nechat proklouznout mezi prsty. Je jasné, že jejich přínos zejména pro venkov by mohl být značný. Obávám se přitom, že vyjádření, která jste k této záležitosti poskytl, není možné označit za uspokojivá. Mohla bych vás proto poprosit o vysvětlení celé situace, popis aktuálního stavu a harmonogram kroků, které MPO hodlá uskutečnit, aby 14 mld. nepřišlo vniveč? Uklidněte mě prosím. Na závěr mi dovolte ještě jednu poznámku.

Kdyby to měl v rukou on, byla bych o něco málo spokojenější. Můžete mě uklidnit i ohledně této věci? Děkuji za písemnou odpověď. Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Věřím, že odpověď včas dostane.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, já jsem v podstatě vše, co jsem chtěl říct, vyčerpal už v té první interpelaci, jak už jsem vám tady řekl mimo pultík.

Můžeme to mít za vyčerpané.